Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal navrhovatel poslanec Petr Dolínek a zpravodaj garančního výboru za hospodářský výbor poslanec Milan Feranec.

Nemáte zájem, takže otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se ještě rozhlédnu po sále, zdali má někdo zájem. Nemá nikdo zájem. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. A vy jste se hlásil? Takže pane ministře, máte slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo.

Jeho zavedení v České republice se v budoucnosti jeví jako účelné. Pokud jde o samotný text, tak stanovisko Ministerstva dopravy je takové, že souhlasí s poslaneckým návrhem, tak jak byl předložen. Já vás poprosím o klid! Pane ministře, promiňte.

Táži se na závěrečná slova, zdali má zájem pan navrhovatel. Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu, a já tedy prosím zpravodaje garančního výboru poslance Milana Ferance, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělil stanovisko.

Legislativně technické úpravy návrhy nebyly podány, takže hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Dolínka a o návrhu zákona jako celku. Budeme hlasovat o návrhu procedury. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Můžeme hlasovat.